Dobře. Já program beru schválený tak, že po 18. hodině začínáme body 49 a 50. Je zde návrh kolegyně Černochové, která říká, že chce předřadit bod 35 před tyto již pevně zařazené body.

Kdo je pro tento návrh?

Konstatuji, že bod číslo 35 je nyní zařazen pevně na 18. hodinu.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a upravili jsme program jednání. Nyní bych tedy předal slovo předsedovi volební komise.